Rád bych navázal na slova pana premiéra, který tady řekl: potřebujeme tady odpolitizování.

Já bych jenom stručně zareagoval na dotazy na finanční náročnost variant, které tady máme.

Tolik k finanční stránce. A pana předsedu Stanjuru bych chtěl ujistit, že já sám jsem samozřejmě žádný zákon nepsal. Byla koaliční skupina, která dojednávala do nejmenšího detailu návrhy zákona z věcného hlediska a osmičlenná legislativní skupina, která ten návrh zákona psala. A nejenom koaliční, ale zapracovali jsme i některé věci na základě mnoha jednání, která jsme měli s opozicí. Například jsme vyšli vstříc paní Kovářové z hlediska prostupnosti ze samosprávy do státní služby, takže to dílo je kolektivní, a dokonce nejenom koaliční, ale dílčím způsobem i s opozicí. Ještě faktická poznámka pana poslance Černocha. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za to, že odpověděl na tu otázku. A chci říct za Úsvit, za nás, že my služební zákon opravdu chceme, podporujeme ho. Chceme ale, aby ten zákon opravdu fungoval, aby byl pro lidi a aby byl efektivní a profesionální. Žádné další faktické poznámky neregistruji, tudíž s přednostním právem pan předseda klubu ODS a potom pan zastupující předseda klubu TOP 09. Omlouvám se. Myslím, že kdyby nevystoupil ministerský předseda, který spustil řadu faktických připomínek, a má na to plné právo, tak bych to stihl. Takže se moc omlouvám. Plním dohodu, kterou jsem ráno oznámil. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jelikož jsme se k jinému způsobu, jak se věnovat jednání, které svolal pan premiér, nedobrali, tak jenom vám tady chci říct, že následně nato si TOP 09 bude brát dalších 90 minut přestávku.